Já jsem v tomto směru trochu skeptický. Já si myslím, že legislativu, kterou teď máme, by hlavně chtělo dodržovat a dbát na její dodržování, ať už se jedná o ochranu vodních zdrojů, to řešíme s paní ministryní už asi dva roky na MMR v souvislosti s černými stavbami, ale je to třeba i nedodržování lesního zákona, to je ten boj s kůrovcem; ostatně jeho nedodržování vedlo ke kůrovcové kalamitě. Důležitým bodem, který prochází jednotlivými návrhy i politikou vlády a vládních opatření, je financování těch opatření proti suchu. Já si nejsem jist, zda jde o částku dostatečnou a zda ty peníze v tuto chvíli proudí tím správným směrem. Když se podívám na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten v ní poukazuje na to, že Co je zarážející, je tam třeba i zmínka o tom, kdy jejich kroky jsou ve své podstatě protichůdné.

To vidíme v různých vyjádřeních. Ale když se na to podíváme v objemech, tak ony ty investice nejsou vidět. Když si vzpomenu, co mi utkví v hlavě po tom, co sleduji zpravodajství, co je ten hit, co je ten zásadní krok boje se suchem, tak je to minimálně mediální program Dešťovka. A ministerstvo to často takto prezentuje, když se někdo zeptá: tak co děláte v tuto chvíli aktivně proti suchu? Já budu říkat jenom nějaká čísla.

V České republice a to je další číslo je 740 tisíc hektarů silně až kriticky erozně ohrožené půdy, což je téměř čtvrtina z toho celkového objemu zemědělské půdy v České republice.

Zásadní je postupovat systematicky a rychle.

To je všechno důležité, dá se to dělat jednoduše, nemá to zas až tak vysoké náklady, není k tomu potřeba složitá byrokracie a složité zpracování.

Jednalo by se o místní investici.

Tam by měly směřovat peníze. A já si dovolím říct, že by to měly být i podmínky jednotlivých zemědělských dotací.

Půdu v České republice máme kvůli našemu způsobu hospodaření na velké části území v hrozném stavu, a když to nenapravíme, tak v ní ta voda prostě zůstávat nebude. Zároveň je třeba velmi rychle zjistit, jak na tom s tou vodou skutečně jsme, musíme si ji fyzicky zmapovat.

Budu již pomalu končit. Musíme zjistit skutečný stav eroze půdy.

Důležité je pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří šetrně zemědělce, lesníky, vodohospodáře. Ubrat jim byrokracie, zmenšit počet různých kontrol a místo toho nabídnout skutečně pomocnou ruku i třeba metodologickou, což může být otázka krajských voleb, které přicházejí, protože to je i otázka krajů. Na tyhle věci se musí uvolnit peníze a nabídnout kapacity státu, motivovat obce a zemědělce. Já věřím, že to dnešní jednání Sněmovny bude klást důraz na tyto otázky i v tom projednávání jednotlivých tisků a společně tu problematiku posuneme, hlavně konkrétními návrhy, výrazně kupředu, a z pozice sněmovních politiků tak pomůžeme suchem trpící krajině. Já vám moc děkuji. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové.

Odvolávat se na báňský úřad v situaci, kdy potřebujeme ochránit vodní zdroj pro 140 tisíc lidí, prostě nestačí.

Přes 22 tisíc lidí se podepsalo pod petici, kdy říkali my chceme větší ústavní ochranu půdy a vody v České republice, protože jsou to naprosto zásadní dvě komodity nutné pro život.